Děkuji, pane předsedo.

Každopádně já se nechci pouštět do odborné diskuse tohoto typu. Kolegové z Pirátské strany nám nějakým způsobem přibližují stávající situaci, k tomu, jak potlačit kriminalitu ve vztahu například příkladů z období prohibice ve Spojených státech apod.

A tady jsou mezi námi lidi, kterým to nevadí, a jsou mezi námi poslanci, kterým to vadí. A já patřím mezi poslance, který nechce v České republice drogy, nechce prostituci zlegalizovat a nechce zlegalizovat prodej nelegálních zbraní. Takže pojďme už konečně hlasovat a uvidíme vůli Poslanecké sněmovny. Tak s tím hlasováním si ještě budete muset trošičku počkat, pane poslanče, protože vaše vystoupení vzbudilo tři faktické poznámky, to by člověk neřekl. Tak, pane poslanče, dvě minuty. Děkuji za slovo.